Bohužel neřeší celou řadu situací, ke kterým v praxi při shromažďování dochází. Tento výklad naopak komplikuje aplikaci zákona v praxi úřadů. Výklad toho budoucího nového zákona komplikuje výklad v praxi úřadů nebo i Policie České republiky. Tam bych tedy byla velmi ráda, aby pan předseda výboru pro bezpečnost požadoval, aby se tím zabýval i výbor pro bezpečnost, nejenom výbor pro veřejnou správu. Řeknu vám, jaké obavy mne k tomu vedou zejména. Paní poslankyně, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, já jsem to inzeroval na začátku, že na 17. hodinu máme již pevně zařazený další bod, tak vás požádám, abyste v pár větách dokončila svou řeč s tím, že tento bod budeme muset přerušit.

Děkuji pěkně. Tento návrh zákona je hodně benevolentní. Česká republika má ve své legislativě to stávající znění, které samozřejmě bylo několikrát novelizováno, ale to, co je v něm teď, tak to ještě mnohem víc zmírňuje situaci, a bezpečnostní situaci, v jaké se momentálně Česká republika nachází. Já to považuji za obrovské riziko.

Mám pocit, že opravdu úředníci Ministerstva vnitra naprosto nekopírují situaci, která se v bezpečnostních otázkách v České republice i jinde na světě kolem nás děje. Takže já, pokud by se neměla novela upravit a bezpečnostní výbor by nepřijal celou řadu opatření, která naopak dají policii více pravomocí, v žádném případě tento návrh zákona nepodpořím. Já vám děkuji, paní poslankyně, že jste skutečně respektovala čas a že můžeme pokračovat tak, jak jsme se usnesli. Děkuji tedy panu ministrovi i panu zpravodaji a přerušuji projednávání tohoto bodu.